Tak já tedy dám hlasovat, protože sice pan premiér přiběhl, ale pan ministr vnitra se nedostavil. Takže já zopakuji, budeme hlasovat o tom, že je tady návrh na přerušení jednání do přítomnosti pana premiéra a pana ministra vnitra.

Přerušuji tedy jednání do přítomnosti ministra vnitra Jana Hamáčka.

Tak prosím, máte slovo.

Děkuji vám. Tak to byl pan premiér a nyní ale vy jste ukončil svoje vystoupení.

Já vám dám prostor, dobře.

Já děkuji za to, že tady je pan premiér i pan ministr vnitra.

My se tady scházíme v atmosféře, která by tady vůbec nemusela být, kdyby nejenom nebylo toho příběhu, ale kdyby i ta komunikace ze strany pana premiéra od začátku byla jiná.

Protože všechny tyto kroky by chtěla dělat jakákoliv rozumná vláda, kdyby na to měla dostatek prostředků a nebyly tyto věci dluhem pro budoucnost. Nicméně také je důležité budovat určitou politickou kulturu ve společnosti, protože i politici jsou určitými vzory a definují určité standardy, které prostě budou v budoucnu také vytvářet tu laťku, kterou stále bohužel v posledních dnech a týdnech snižujeme.

Kromě příběhu Čapího hnízda, kdy jsme slyšeli několik verzí příběhu o otázce, kdo tehdy vlastnil Čapí hnízdo a podobně, tak samozřejmě tyto věci jsou předmětem vyšetřování. Já to nechci komentovat, ale už tehdy to začalo budit určité rozpaky, jestli to, co vždy tady v této Sněmovně zaznívalo z úst ministra financí, bylo pravdou a jestli tomu můžeme věřit.

Protože ty otázky veřejnosti jsou poměrně oprávněné, zdali opravdu za ten rok a půl bylo uděláno maximum v této věci.